Děkuji. Snahou vlády je usměrňovat a zejména zodpovědně řídit migraci za účelem výkonu ekonomické činnosti, a to v závislosti na očekávaném vývoji ekonomického cyklu, konkrétních potřebách trhu práce a rovněž v závislosti na zemi původu cizinců. Návrh tedy obsahuje dva nástroje, jak toho cíle může vláda dosáhnout.

Tento počet bude veřejně znám a budou mu přizpůsobeny kapacity orgánů státní správy. Druhým nástrojem vlády pak bude možnost vydávat v případě nedostatku pracovníků na trhu práce mimořádná pracovní víza a půjde zejména o případy nedostatku pracovníků v konkrétních odvětvích. Držitelé mimořádného pracovního víza budou na území České republiky pobývat nejvýše jeden rok.

Tolik asi z mojí strany. A já vás žádám, abyste tento zákon po posouzení propustili do druhého čtení. Děkuji. A prosím zpravodaje pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Radovan Vích, aby se ujal slova. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, předkladatel již sněmovní tisk 203 odpovídajícím způsobem odůvodnil a jeho slova nepovažuji za nutné nějakým způsobem rekapitulovat. Zaměřím se proto na několik poznámek především k projednávání návrhu zákona zde v Poslanecké sněmovně.

Lhůta, dokdy jsme směrnici měli zavést do českého právního řádu, už uplynula. Například řeší zavedení kvót na ekonomickou migraci dle aktuálních potřeb státu a zaměstnavatelů a rovněž otázku center na podporu integrace cizinců dosud financovaných z evropských fondů. Financování z českého rozpočtu umožní využití těchto center i pro řešení aktuálních problémů v oblasti prevence bezpečnostních rizik. Je rovněž namístě položit si otázku, jaké cizince vláda hodlá přijímat. Zastávám tedy názor, že tento návrh je potřeba nechat postoupit do dalších čtení a podrobit jej řádnému projednání ve výborech, tedy minimálně výboru pro bezpečnost. Děkuji za pozornost. Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Rakušan. Prosím, máte slovo. Děkuji vám za slovo, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, hned na začátek informaci a postoj našeho poslaneckého klubu. My jednoznačně jsme pro to, aby daný zákon byl propuštěn do druhého čtení.

Bavíme se i o tom, že je tady zaveden povinný integrační kurz pro cizince, což považujeme za velmi dobrý institut už jenom z toho důvodu, že to právě může být prevence jakéhokoliv sociálního vyčlenění těchto lidí v budoucnosti, a myslíme si, že to je i kvalitní prevence případných bezpečnostních rizik, která mohou být s jakýmkoliv typem migrace spojena. Zároveň ovšem ve druhém čtení se budeme zabývat i pozměňovacími návrhy, s kterými přijdeme. Například právě ke zmíněnému institutu toho ročního pracovního pobytu, což je institut, kdy ten cizinec sem přijde, může tady být jenom jeden rok a potom musí ČR v podstatě zase opustit.

Zároveň, ale tím teď nebudu obtěžovat, se budeme se zabývat i institutem případného odpuštění v případných konkrétních případech toho integračně adaptačního kurzu. Dovolte mi prosím, vážený pane předsedající, abych v této chvíli zároveň navrhl, aby se daným návrhem zákona zabýval i výbor zahraniční. Ano, děkuji. Já vás potom poprosím, pane poslanče, abyste to zopakoval ve chvíli, kdy budeme hlasovat o přidělení jednotlivým výborům. Nyní je přihlášen pan poslanec Benda a eviduji přihlášku do rozpravy nebo faktickou poznámku? Prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, já tentokrát nebudu dlouhý. Jenom musím říct, že mě mimořádně zaujalo vystoupení pana ministra vnitra s povinným integračním kurzem.

Proč požadovat takové věci po obyvatelích Spojených států, Kanady a dalších. Možná že má smysl takové operace podnikat vůči osobám z jiných kulturních okruhů, ale pak by bylo podle mého názoru férové to říci. Říci prostě, kdo pochází z jiného kulturního okruhu, tak možná že musí kurz podstoupit.

Ženy se pouštějí do dveří.

A byl bych velmi rád, aby výbory, které se tím budou zabývat, zvážily, jestli musíme těch povinných školení, které se vymýšlí zejména ti školitelé, do všech možných i nemožných zákonů... Tady přibývá každý měsíc minimálně, minimálně jedno. Buďme na to opatrní. Jsou to opravdu jenom ti lidé, kteří jsou taková školená schopni poskytovat, kteří to tam razí.

Já myslím, že pokud by to někomu mělo být přikázáno, tak hospodářskému výboru, protože tam by se měla vést zásadní debata o tom, jaké potřebujeme síly, síly do naší ekonomiky, jak rychle se má reagovat, jestli je to vláda, kdo to má stanovovat, nebo někdo jiný.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Veselý, který se přihlásil. A potom bude s přednostním právem pan ministr Hamáček a po něm přihlášený do rozpravy pan poslanec Profant.